Já vás teď poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Pět, padesát... Padesát.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím. Budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 13. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Petra Vránu.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 13. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Dále grémium navrhuje zařadit do pořadu schůze nový bod, jímž je návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, sněmovní dokument 731, a to do bloku Zprávy, návrhy a další body.

V souladu s naším jednacím řádem máme v návrhu pořadu 13. schůze zařazen bod 117 Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Čas určený k písemným interpelacím bude využit pro jiné body pořadu schůze. A nyní prosím, paní poslankyně, páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili případně i vy. V tuto chvíli eviduji dvě, ještě před začátkem schůze dvě přihlášky s přednostním právem. První pan předseda Faltýnek, poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Hezké odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení v pořadu schůze následujících bodů, a to na středu 23. 5. bod č. 38, sněmovní tisk 132, novela zákona o státní službě, jako třetí bod odpoledne po již pevně zařazených bodech 1 a 2. Domníváme se, že by bylo dobře doprojednat první čtení stejně jako u následujícího zákona, tzv. protikuřáckého zákona, který vlastně skončil stejně. Jedná se o sněmovní tisk 97. Vzhledem k tomu, že nejsou písemné interpelace, tak na grémiu byla diskuse o tom, že bychom mohli projednávat návrhy zákonů již ve čtvrtek od rána. Čili proto jménem našeho poslaneckého klubu činím tento návrh. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo. Bylo to ve středu, ve středu odpoledne, třetí bod, třiadvacátého. Já jsem se snažil hovořit poměrně nahlas.

Jako další s přednostním právem pan místopředseda Okamura.